Děkuji. Je zde faktická poznámka paní poslankyně Pekarové, takže prosím. Vaše dvě minuty, paní poslankyně. Děkuji.

Já jsem nikdy, a to opakuji a klidně si to najděte ve stenozáznamu, neříkala, že by se měla zkrátit rodičovská na rok. Já jsem říkala, že v zahraničí je to třeba jenom rok. Ale jako příklad. A říkala jsem, že tedy si myslím, že bychom měli zahájit debatu o tom, jestli ta čtyřletá maximální délka je opravdu potřebná a jestli bychom třeba to neměli zkrátit o rok. Pokud máte problém s porozuměním textu, a která předložka co znamená, tak se vraťte na základní školu. Tak já prosím, abychom nebyli příliš osobní. A paní ministryně bude reagovat.

Takže to by ten problém neřešilo.

Také děkuji. Prosím. A opět tedy budu reagovat v tom smyslu, že si ten projev ještě jednou pak následně přečtěte ve stenozáznamu, protože přesně to, co říkáte, paní ministryně, jsem říkala i já. To znamená, naprosto se shodujeme v tom, že ten krok musí být doprovázen tím, že kapacity budou odpovídat potřebě, že budou zvýšené a že ty děti budou mít místo zaručené jak v mateřských školách, nebo případně v dalších typech péče. To jsem říkala. Můžete si to najít. Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já bych se chtěla paní ministryně zeptat, co udělali ministři za sociální demokracii, ministři školství pro to, aby se zvyšovala kapacita v předškolních zařízeních, aby obce byly motivovány k tomu, jako např. městská část Praha 2, aby držely jesle? Protože jesle jsou mimochodem u nás pod centrem sociálních služeb, tedy pod zařízením sociálních služeb, které spadá do gesce pod paní ministryni a které se bohužel i díky neschopnosti paní ministryně potýká s nedostatkem finančních prostředků. Přesto držíme jesle. Dokonce jsme v budovách základních škol zřídili tzv. přípravky, aby už se děti naučily chodit do té velké školy, kde se zřídilo oddělení, které bylo školou mateřskou. To vše děláme my jako starostové. A bohužel ministři za sociální demokracii, kteří měli oblast školství po poměrně dlouhou dobu, tak pro to, aby nám v tomto našem snažení jako starostům pomohli, neudělali vůbec nic.

Já se budu snažit trochu diskusi uklidnit. Na té se shodneme. Pane poslanče, prosím na mikrofon. Jenom obecně řeknu, že samozřejmě jsou města a obce, které zřizují jesle. I Písek má jesle.

Neházejme všechno na stát.

Děkuji. Já děkuji a děkuji za dodržení času. Nyní prosím pan poslanec Čižinský, poté paní poslankyně Kovářová. Děkuji za slovo. Já mám jeden konstruktivní návrh právě ohledně předškolního vzdělávání. Stát zavedl poslední rok mateřské školy bezplatně, což se ale projevuje tím, že obce mají, když se to všechno sečte, několik set milionů schodek, který je tímto způsoben. Takže bych rád vyzval vládu, aby toto řešila, protože ty obce si nezaslouží, aby doplácely na to, že je bezplatný poslední ročník mateřské školy.

Prosím, paní ministryně. Tak já myslím, že moje předchůdkyně paní ministryně Marksová zavedla zákon o dětských... nebo prosadila zákon o dětských skupinách. A pokud paní poslankyně Černochová mluví o tom, že obec nebo její městská část provozuje jesle, tak je to patrně zařízení předškolní péče v režimu živnostenského zákona nebo je to dětská skupina.

To znamená osm miliard korun investovaných do výstavby a provozu. To znamená zejména platy pečujících osob. Takže myslím si, že ta podpora státu je velmi vysoká. A nyní tedy paní poslankyně Kovářová, poté paní poslankyně Černochová s faktickými poznámkami. Prosím, paní poslankyně.

Stoupají životní náklady. To znamená, že rodiče si takovýto příspěvek zaslouží. Na druhou stranu musím konstatovat, že ruku v ruce musí skutečně s navýšením rodičovského příspěvku jít péče o rodiče. Spousta věcí se udělalo. Na druhou stranu, na druhou stranu, pořád musíme dbát na to, že nedostatek míst v mateřských školách je zásadní. V řádech miliard jsou připraveny projekty. My jsme podávali pozměňovací návrh na navýšení dotačního titulu na mateřské školy. Bohužel zde nebyl jak sociální demokracií, tak hnutím ANO tento návrh odsouhlasen.

Takže já myslím si, že vstřícným tónem žádám všechny poslance, žádám ministerstva, aby podporovali financování mateřských škol, resp. předškolních zařízení, i když je to v kompetenci obcí.